Pane předsedající, dámy a pánové, budu reagovat jenom krátce na tři body, které tady zazněly, co se týká § 7 odst.

Ale jsme připraveni o tom diskutovat, je to potřeba zvážit.

Zvyšování poplatků za letectví je obecným trendem a my bychom se tomu měli přizpůsobit. Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dámy a pánové, budu pouze navrhovat.

Děkuji panu zpravodaji. Jelikož nepadl v prvním čtení návrh na zamítnutí, budeme se nyní zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Zahajuji tedy hlasování (číslo 30) o přikázání tohoto návrhu hospodářskému výboru. Kdo je pro? Kdo je proti?

Dále z úst pana zpravodaje zazněl návrh na přikázání bezpečnostnímu výboru. Zahajuji hlasování (číslo 31) o přikázání tohoto návrhu k projednání bezpečnostnímu výboru. Kdo je pro? Kdo je proti?

Pakliže nikdo nemá další návrh na přikázání, je tady návrh pana zpravodaje na zkrácení lhůty k projednání o 30 dnů. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.

Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi.